Je pravda, že se nemůžeme chovat jako taková ta krásná, čitelná opozice, jak se to daří vašim dvěma poslaneckým klubům, ale je to především tím, že vládní koalice tu a tam přijímá zákony, nebo navrhuje projednávání zákonů, které nejsou v příkrém rozporu s naším programem, které nemůžeme jinak než podpořit, a jen to potvrzuje náš postoj, který uplatňujeme v politice obecně, že nám nezáleží až tak na tom, kdo, co předkládá, ale hlavně jak to vypadá, co to přinese pro občany této země. Budeli to pro ně prospěšné, či nikoli. Proto se tu a tam stává, že podporujeme vládní koalici, byť nejsme jejími členy. A já zatím můžu jen blahopřát vládní koalici, že se jí dost často daří, aby se nechovala jako středopravá, ale spíše jako středová nebo středolevá.

Děkuji panu poslanci Černému. S další faktickou poznámkou pan poslanec Zavadil. Prosím, pane poslanče. Dámy a pánové, dovolte mi jenom říct jedinou poznámku prostřednictvím pana předsedajícího svému kolegovi Kalouskovi.

S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Já tomu rozumím. Ale velmi prosím, abychom si uvědomili priority. V tuto chvíli, kdy chodí Vojtěch Filip po Moskvě s mandátem Poslanecké sněmovny , chráníme ne toho nebo onoho funkcionáře, ale chráníme prestiž a pověst České republiky.

Prosím, uvědomte si priority. Teď hájíme Českou republiku, její prestiž a její pověst jako věrohodného partnera v rámci Evropské unie. Vůči tomu je nějaký Hamáček, úplně stejně jako nějaký Kalousek, naprostá marginálie. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S faktickou poznámkou pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane místopředsedo.

V tento moment Sněmovna musí přijmout usnesení a vymezit se vůči tomu, a nechť následně organizační výbor projedná, jakým způsobem došlo k povolení cesty, kolik to stálo, případně další kroky. V tento moment je skutečně Poslanecká sněmovna zodpovědná za to, aby přijala usnesení a vymezila se vůči tomu. Děkuji panu místopředsedovi. Pan poslanec Černý. Prosím, pane poslanče. Poslanecká sněmovna jaksi předjímá, že pan poslanec Filip chodí po Moskvě, a kudy chodí, tudy kazí dobré jméno České republiky.

Lidé tady nejsou, my nejsme schopni si poslechnout, co povídají.

Vím, že je praxí, zavedenou a osvědčenou praxí některých pravicových stran řešit věci v nepřítomnosti těch, kterých se to týká, máte bohaté zkušenosti se sarajevskými a podobnými atentáty, a my se k takové praxi uchylovat nechceme.

Děkuji panu poslanci Černému. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

Pět týdnů se o tom vede seriózní diskuse, včetně písemné korespondence.

Chci jenom říct, že ne že my jim nechceme dát prostor k vyjádření. A teď je na nás, abychom řekli, jestli tam chodí s naším mandátem, nebo bez našeho mandátu. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo takový není, podrobnou rozpravu končím. Požádám pana zpravodaje, protože jsem evidoval tři návrhy usnesení, aby navrhl proceduru, jak budeme hlasovat. Děkuji za slovo. Padly celkem tři pozměňující návrhy.